Z tohoto pohledu je potřeba říct, že ministerstvo nezakazuje, ale doporučuje.

Rozumím etickému aspektu celého problému, vím, že je to velmi složité, ale nemyslím si, že by Ministerstvo zdravotnictví svým nařízením znemožnilo, možná že znesnadnilo, ale rozhodně ne znemožnilo, aby se pozůstalí důstojně rozloučili se svými zesnulými. Děkuji. A pane ministře, nebylo by tedy nejlepší to aktualizovat? Aktualizovat to tak, aby bylo jasno, protože skutečně je v tom zmatek. A jak vaše ministerstvo, tak Ministerstvo pro místní rozvoj nemá jasné pokyny a v době, ve které jsme, tak si to každá pohřební služba vykládá jinak. Děkuji. Prosím. Jenom krátce doplním. Já sám jsem se v tomto smyslu už několikrát veřejně vyjádřil a v případě, a myslím si, že to je dobrý kompromis, že třeba vy jako poslanec nás k tomu vyzvete, tak k tomu ministerstvo zaujme toto stanovisko. Děkuji. Posuneme se dál.

Děkuji za slovo. Můj dotaz bude relativně stručný.

Děkuji za krátký dotaz a prosím paní ministryni o odpověď. Děkuji, pane předsedající.

Důležitý je pro nás individuální přístup ke každému klientovi.

Jen během posledních devíti měsíců úřad práce zařadil do rekvalifikací přes tisícovku lidí.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji za slovo.